31.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, účelem navrženého zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014 je umožnit Ministerstvu financí vydat dluhopisy a z peněžních prostředků získaných z jejich prodeje uhradit splátky jmenovitých hodnot státních dluhopisů vydaných v předchozích letech k úhradě schodku státního rozpočtu a k úhradě podobných dluhů státu, a to v rozsahu téměř 210 mld. korun. Státní rozpočet je v posledních letech schodkový, tzn. že státní dluh roste. Jeho každoroční splátky je možné uhrazovat jenom dalšími vypůjčenými peněžními prostředky, a to z největší části vypůjčenými prostřednictvím vydávání a prodeje státních dluhopisů.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Votava. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, myslím, že pan ministr tady důkladně odůvodnil návrh tohoto zákona, a já se s jeho odůvodněním jako zpravodaj také ztotožňuji. Děkuji panu zpravodaji a já otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku... Pardon, pan poslanec František Laudát se hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, pro ty, kteří jste tady nováčky, bych jenom připomněl historii, kdy se jedná o standardní bod, jde o naprosto jasný zájem státu. Opozice v minulých obdobích standardně dělala naschvály a pro tento bod nehlasovala. Děkuji panu poslanci. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Ptám se, zdali pan navrhovatel nebo pan zpravodaj chtějí závěrečná slova.